Děkuji, pane předsedající.

Zakázat zakázané, povolit a znovu zakázat. To vypadá, jako kdybychom tady opravdu jiné starosti neměli než ty, které řešíme zákazem. Děkuji paní kolegyni Lorencové. Vyvolala faktickou poznámku pana poslance Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Jsem rád, že paní poslankyně Lorencová na to upozornila, že záplava zákazů, která je v Poslanecké sněmovně v tomto volebním období, je skutečně záplavou.

Děkuji za ta slova. Vím, že to je reakce, ale prosím, vraťme se k tématu. Paní kolegyně Černochová s faktickou poznámkou, kolega Kolovratník je trpělivý. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Já bych se tady naopak chtěla paní Lorencové zastat, protože probírali jsme tady a dlouze jsme tady diskutovali protikuřácký zákon. A ten není z pera žádného z ministrů za hnutí ANO. A vážené kolegyně, kolegové, mě opravdu ta debata fascinuje.

Děkuji za faktickou poznámku paní kolegyně Černochové. A nyní řádně přihlášený kolega Kolovratník. Po něm se připraví paní poslankyně Helena Válková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vidím, že trpělivost se vyplácí. Říká se, všechno je jednou poprvé. Pro mě je zajímavé poznání, že dnes poprvé v životě jsem ve velkém souladu jak s učebnicovým příkladem pravicového přístupu Miroslavem Kalouskem, tak s učebnicovým příkladem levicového přístupu, s kolegou Valentou. Vidíte, že někdy napříč politickým spektrem se dokážeme shodnout. A když je to u těch emocí, tak já nejdříve se přiznám k jedné emoci. Jsem jedním z těch, kteří podepsali návrh tohoto zákona. A rozhodnutí, proč jsem souhlasil, bylo z mé strany velmi jednoduché, velmi lapidární. Prostě jsem přesvědčen o tom, že chovat zvířata pouze za účelem potěšení, zábavy, kožešiny je prostě zbytečné.

Ale když emoce nechám stranou, kolegyně a kolegové, já trochu zopakuji to, co tady říkal dlouze a plamenně pan poslanec Jiří Valenta, ale já to budu formulovat spíš jako prosbu na vás. Skutečně ta fakta hovoří jasně: 70 %, možná přes 70 % obyvatel, občanů České republiky, říká, tohle není cesta, posuňte to dál, zakažte ty farmy.

Takže minimálně z tohoto důvodu vás chci poprosit, abychom tu normu neshazovali ze stolu, abychom ji posunuli do dalšího čtení, protože myslím si, že by to byl i takto velkému zastoupení odborné i laické veřejnosti z naší strany tak trochu výsměch. Teď si určitě neosobuji právo mluvit za svého předsedu klubu, za pana předsedu Faltýnka, za své kolegy. Já jsem vnímal debatu na našem klubu dopoledne, ani my nejsme jednotní a to názorové spektrum je skutečně proti sobě na několik částí. Asi i my se nakonec dohodneme na nějakém volném hlasování a bude to na rozhodnutí každého z nás, jak se k tomu postaví. Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. A prosím kolegy o klid!

Jak levice, tak pravice, domnívám se, může mít některé společné hodnoty. Tou společnou hodnotou je úcta k životu. Člověk může libovolně zacházet s tím, co je schopen sám stvořit, to jsou věci. Ale živé bytosti nestvořil a k jejich životu a k jejich životním podmínkám má tedy přistupovat s pokorou někoho, kdo není schopen něco takového stvořit a ovlivnit. To by nám mohlo být společné. Tím i drobně reaguji na poznámku paní poslankyně Černochové. Děkuji panu kolegovi Kalouskovi. Paní kolegyně Černochová chce reagovat s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže prosím, nevkládejte mně do úst něco, že neznám hodnotu života. Kdybych měla dát přednost hodnotě lidského života, nebo života zvířecího a debatě, která tady přes dvě hodiny probíhá, tak bych radši tuto debatu vyměnila za debatu o záchraně životů lidských! Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Diskutujeme o tom teprve 55 minut. Nyní paní kolegyně Helena Válková.

A rozhodně tedy nejsem někdo, kdo podporuje extrémní způsoby ovlivňování poslanců a veřejnosti argumenty, které zní líbivě a působí na emoce. Ale na druhé straně bych chtěla upozornit, že zde jednáme o normě, která má, jak tady už řekl můj předřečník pan poslanec Kalousek, i etický rozměr, a že bychom v těch diskusích na to neměli zapomínat. Řekněme, že ANO je někde uprostřed, alespoň pro tuto otázku. A určitě to hlasování, jak řekl můj kolega Kolovratník, u nás vypadá, že bude volné a že bude zřejmě na půlku, to se uvidí.